Most se začal konečně bourat dne 8. 6. tohoto roku, 14 dnů na něm probíhaly velmi intenzivní práce, které v podstatě udělaly jediné rozdělily most tak, aby bylo jasné, že přes něj zkrátka opravdu fyzicky a technicky nelze přejet, a tím práce skončily. Celé léto se zdá, že se na mostě nic neděje, ačkoli počasí bylo více než dobré přesně k takovýmto pracím. Starostové okolních obcí včetně firem a místních občanů sepisují v těchto dnech petici, se kterou se chtějí obrátit na adekvátní úřady včetně nároku na náhradu, které neustálé neřešení této problematiky přináší okolním obyvatelům, kteří jsou na průjezdnosti mostu životně závislí.

Děkuji paní poslankyni a poprosím pana ministra o jeho odpověď.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nemám bohužel úplně dobrou zprávu pro paní poslankyni Maxovou, prostřednictvím pana předsedajícího. Žďákovský most je významnou technickou památkou našeho mostního stavitelství. Na jeho opravě se mimo jiné podílí přední odborníci ve svých oborech, kteří velmi pečlivě dohlížejí na kvalitu prováděných prací a připomínkují jejich rozsah. Již v zadávací dokumentaci byla jednoznačně konstatováno skutečnost, že řada konstrukcí a prvků je zakrytá, proto jejich stav a s tím spojený rozsah prací bude možno zpřesnit až po jejich odkrytí. V současné době dochází na těchto částech ke zjištění jejich skutečných stavů a přijímají se rozhodnutí o způsobu a rozsahu jejich oprav. Tyto postupy je nutné následně řádně projednat a odsouhlasit a následně zpracovat příslušné technologické předpisy a zajistit dokončení dalších procesů nutných k jejich realizaci. Práce jsou prováděny tak, aby byly maximálně šetrné k vlastní mostní konstrukci. Jednoznačnou prioritou i nadále zůstává kvalita prováděných prací. Doba realizace opravy byla již v zadávací dokumentaci stanovena na 28 měsíců. S ohledem na předání staveniště a následné zahájení opravy mostu v červnu tohoto roku lze předpokládat, že oprava Žďákovského mostu bude definitivně dokončena až v říjnu roku 2017. Původní harmonogram rekonstrukce v období roku 2013 až léta 2015 nebyl dodržen z důvodu mnou již dříve zmiňovaného soudního přezkumu výběrového řízení. Aktuálně s ohledem na nízký stav vody pod oběma podpěrami mostu je to zhruba nejnižší stav vody za posledních padesát let Ředitelství silnic a dálnic České republiky přistoupilo k sanaci obou opěr hlavního mostního oblouku. Vlastní povolení uzavírky mostu vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, který v rozhodnutí také stanovil adekvátní objízdné trasy. Současná uzavírka mostu je dle příslušného rozhodnutí povolena do poloviny prosince tohoto roku. V tuto chvíli není z technických důvodů možné most znovu alespoň provizorně otevřít ani pro omezený silniční provoz a ani pro pěší. Děkuji panu ministrovi a paní poslankyně je spokojená, ale má jenom takto maličkou doplňující otázku.

Přistoupíme k osmé interpelaci, kdy paní poslankyně Marta Semelová bude interpelovat bohužel nepřítomnou paní ministryni školství Kateřinu Valachovou ve věci rušení vyhlášky LMP. Prosím, paní poslankyně. Děkuji. Zajímalo by mě, proč se ruší vzdělávací program příloha LMP, přizpůsobená potřebám vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací. Jeho zrušení však významným způsobem ovlivní odborné vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací, kteří nebudou vzděláváni podle svých potřeb. Nejedná se tedy o diskriminaci ve vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací? Asistenti pedagoga a podpůrná opatření nemohou tento vzdělávací program nahradit. Jedná se o úpravu výstupů v jednotlivých předmětech výuky, např. vymezení minimálních výstupů na vzdělávání žáka tak, aby dosáhl na základní vzdělávání.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání nezohledňuje vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací s ohledem na jejich možnosti a schopnosti. Děkuji za písemnou odpověď. Děkuji paní poslankyni Semelové, bude jí odpovězeno písemně. Přikročíme k deváté interpelaci, kdy paní poslankyně Gabriela Pecková bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci pobytových služeb. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Tak bych ráda věděla, jak to vypadá s redukcí zdravotnických pobytových služeb, kde je mnoha výzkumy dokázáno, že pobyt především těch nejmenších dětí v těchto zařízeních se velmi negativně podepisuje na jejich vývoji.

Tak bych ráda věděla, jaké kroky teď jsou aktuální a jaký je časový plán redukce pobytových služeb. Děkuji paní poslankyni. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, děkuji za tento dotaz. My jsme v tuto chvíli vlastně v přípravě zákona, kde bychom chtěli uzákonit, abych použila ta stejná slova, to, aby většina služeb, institucionálních služeb péče o děti, to znamená jak kojeneckých ústavů, tak dětských domovů, přešla formálně pod resort práce a sociálních věcí a aby vznikl takový střešní zákon, jehož účelem je poskytovat těm ohroženým rodinám s dětmi ty nejvhodnější služby. A to sjednocení alespoň většiny těch nejrůznějších služeb pod jeden resort je tady z toho důvodu, že my bychom chtěli používat finanční prostředky na to určené co nejefektivněji pro ty rodiny s dětmi, kterých se to týká.